Takže v rámci vládního balíčku, protože kdo jste to ještě nezaznamenali, tak chce vláda zrušit možnost dávat víno jako firemní daňově uznatelný dar. Ovšem jinak tyto dary zachovává. Jen nutí podnikatele, aby třeba pro účely nějakých dárků nenakupovali pro tyto účely víno. A já říkám, protože to říkám z vlastní zkušenosti, vždycky na Vánoce koupím nějaké moravské víno a svým dobrým klientům ho osobně zavezu a popřeji jim vše do nového roku.

Ten stát tím nic nezíská. Já prostě bych se chtěl zeptat pana ministra, proč je to tady, v tom balíčku konsolidace veřejných rozpočtů, čím si pomůžeme, když nemůžu darovat víno a musím si koupit ty pralinky. Jedna jednoduchá otázka.

A zase ti vinaři někomu vadí a zase to bude mít dopad na jejich obrat, na jejich příjem, protože takových příkladů, jako jsem vám uvedl, je celá řada.

Děkuji za pozornost.

A dostáváme se ke dvěma faktickým poznámkám.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji. Chtěl bych jenom technicky upozornit na to, že to, co říkal tady kolega Vondráček, vaším prostřednictvím, paní předsedající, není pravda, protože to se jedná pouze o technickou změnu, osvobození současně stanovené je 30 tisíc korun, pro zjednodušení administrativy se má za to, že příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí za zdaňovací období počet včelstev 60 kusů, je částka 500 korun na jedno včelstvo. Pakliže to překročí, pakliže případně bude toto ustanovení vypuštěno, jak je navrhováno, stále podle paragrafu 10 se staví proti příjmům výdaje, to znamená, zkoumá se ten čistý příjem podle paragrafu 10, jediné omezení je tam, že se nemůžeme dostat do ztráty. A naopak osvobozená částka vzrůstá z 30 tisíc na 50 tisíc korun. To znamená, administrativně možná to může být takto složitější, ale daňově je to režim výhodnější. Takže není mi úplně jasné, proti čemu, když tady napadáte, že je to daňově pochybné, skutečně brojíte. Prosím mým prostřednictvím. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem už předtím vystupovala před přestávkou s faktickou poznámkou ohledně té rychlosti těch skoro víc jak 60 zákonů, které se v současné době novelizují. Měli jsme hodinu a půl přestávku a já bych docela byla ráda, kdyby pan ministr tady byl, protože je to gesční ministr, je to přes 60 zákonů, co se mění, takže by tady měl sedět a odpovídat.

Já tomu naprosto rozumím, komunikujeme, aby tu v krátké chvíli byl pan ministr přítomen. Děkuji, paní předsedající.

Děkuji a s další faktickou je přihlášen pan poslanec Radek Vondráček, následně pan poslanec Kohajda. Prosím. Děkuji za slovo.